Minimální výše odměny insolvenčního správce se stanoví na 45 tisíc, ustanovení § 3 písm.

Mě by zajímalo, co je v pojetí Ministerstva spravedlnosti luxusní byt v centru města, vila a velký rodinný dům, jakým způsobem toto bude posuzováno, jestli se dostaneme znova do 50. let, kdy se bude část bytů administrativně rozdělovat, protože pro někoho je velkým bytem i byt osmdesátimetrový a pro někoho není velkým bytem byt dvousetmetrový.

Věřitelům zároveň zůstává možnost zvolit způsobem oddlužení zpeněžení majetkové podstaty a obydlí zpeněžit na úhradu svých pohledávek a zachovat dlužníku budoucí příjmy pro obstarání náhradního obydlí a uzavření nájemní smlouvy. Vyjádření přiměřenosti tisícinásobkem částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu bude změněno, a to jak ve vztahu k výši, tak i ve vztahu k zachycení jednotlivých regionálních odlišností. Navrhovaná hranice bude snížena. Aby byla zároveň zajištěna možnost reagovat na změny v ekonomické situaci, bude úprava obsažená v prováděcím právním předpise. Jednak navázání na normativní náklady na bydlení to nevím, jestli se budou brát statistická data, nebo podle čeho se toto bude vypočítávat, protože skutečně jiné náklady na bydlení a na život jsou město od města , jednak na průměrné kupní ceny nemovitostí zveřejňované Českým statistickým úřadem. Tady bych jenom řekla to, co asi pan ministr spravedlnosti ví, že díky tomu, že jeho kolegyně z hnutí ANO paní primátorka Krnáčová a ostatní členové její koalice na hlavním městě Praze blokují schválení územního plánu a všech norem, které by mohly určovat, jaké území bude stavební a nebude stavební, tak přesně díky této blokaci těchto vašich lidí, vašich kolegů, se děje v Praze to, že ceny, nákupní ceny nemovitostí dorůstají skutečně neuvěřitelných výšek právě proto, že základní poučka poptávkanabídka, tak pokud tady je vlastně ta nabídka uměle potlačována tím, že nejsou schopni na hlavním městě Praze ani po třech letech svého vládnutí schválit územní plán a normy, které by regulovaly území v Praze, tak jim Pražané a všichni ti, kteří by Pražany rádi byli, tak jim mohou poděkovat za to, do jakých šílených výšin narostly tyto ceny nemovitostí. Takže by mě také zajímalo, jakým způsobem toto bude posuzováno. Plnění z pojistných smluv o škodovém pojištění se nepovažují za mimořádný příjem, neboť jejich účelem není navýšit hodnotu majetku dlužníka, nýbrž poskytnout finanční prostředky na obnovu poškozených nebo zničených věcí. Ano, to je logické. Svaz měst a obcí měl i řadu připomínek nad rámec novely.